Nyní prosím pana zpravodaje, aby uvedl návrhy doprovodných usnesení, o kterých také budeme hlasovat.

Vždycky přečtu jeden, druhý, třetí a o každém z nich budeme hlasovat zvlášť. Ano, děkuji, pane zpravodaji. Ještě tady máme avizováno paní poslankyně zřejmě k hlasování. Paní poslankyně, máte slovo. Moc se omlouvám. Hlasovala jsem proti, na sjetině mám bohužel ano. Zpochybňuji hlasování. Zpochybňujete hlasování. Také se omlouvám. Zpochybňuji hlasování. Také zpochybňujete hlasování. Pan předseda Benda.